Ministerstvo zdravotnictví by mohlo podle tohoto návrhu vydat rozhodnutí o povolení výkonu zdravotnického povolání lékaře pod přímým odborným vedením lékaře se specializovanou způsobilostí i osobě bez uznání způsobilosti.

do budoucna už tak v praxi vlastně působí pod odborným dohledem, fungují, a tak je tento zákon pro tyto osoby nepotřebný.

Nejenom že je to hazard se zdravím a životy našich občanů, ale ještě to zatíží naše lékaře, kteří budou muset kontrolovat další, nezpůsobilé osoby.

Přiznejte si sami. Chtěli byste být léčeni lékařem, se kterým se nedomluvíte česky a jehož odborné znalosti neodpovídají kvalitám, které musí splňovat lékař způsobilý k výkonu tohoto povolání? Z tohoto důvodu dávám návrh na zamítnutí. Děkuji. Já vám děkuji. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Třešňák.

Já na jednu stranu chápu důvody, proč je nám vládou tento předpis v současné situaci předložen, a stejně tak je pochopitelné, proč je to místo plnohodnotné novely 95/2004 formou takto samostatného zákona. Nicméně celý ten návrh otevírá takovou pomyslnou Pandořinu skříňku a umožní vykonávat profesi lékaře i těm, kdo vlastně nejsou plnohodnotně připraveni ať už ve smyslu jazykové přípravy, či praktické, byť tedy jen po nějakou dočasnou dobu.

A kde je však v této situaci najdeme, kdy každý zvládá sotva to, co má, a ke každému navíc potřebujeme vyčlenit z provozu jednoho lékaře, který jej bude učit? A otázka zní, zda vůbec takové navíc máme.